Pak to vypořádáme a pak už to jde standardním legislativním procesem.

Je tomu tak.

A pokud tady říkáte z tohoto místa, že to není nějaký systémový jev, tak je to jenom dobrá zpráva. Děkuji vám. Je tomu tak.

Děkuji za slovo. Mluví se o ceně 100 miliard, ale to je pouze nákupní cena. Pak tady máme: úprava letiště. Pak tady máme výcvik leteckého a pozemního personálu, logistika, náhradní díly.

Co se týká ostatního výcviku pilotů a tak dále, protože je provozujeme, to všechno by odpadlo.

Primární funkcí našeho letectva je obrana vzdušného prostoru České republiky a spojenců, obrana vzdušného prostoru.

Takže bych se chtěl zeptat paní ministryně, které státy máme v plánu v budoucnu napadnout? Děkuji. Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Balaštíková. Paní poslankyni ale v sále nevidím, tudíž její interpelace propadá.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem ráda, že je tady pan ministr.

Oni uvádí, že svoji situaci byli schopni řešit třeba dva nebo tři měsíce, ale pokud to vyřízení trvá několik dalších měsíců, tak už se samozřejmě do těch finančních problémů dostávají. Jak jsme si přečetli i v médiích, důvodem je to, že Českou správu sociálního zabezpečení zahltil až dvojnásobný počet žádostí o výplatu důchodů. Zvedly se především počty žádostí o předčasný důchod to jsme tady již několikrát probírali a úředníci je teď nestačí vyřizovat. Obrací se již i na veřejného ochránce práv, což potvrdila mluvčí ombudsmana, a také uvedla, že to je jen vrcholek ledovce, protože na ombudsmana se opravdu většinou obrátí pouze ti, kteří nenajdou jiné řešení. Česká správa uvádí, že mezi důvody zpoždění patří špatná personální situace, nárůst počtu žádostí a větší objem práce na přepočtu důchodů po valorizaci. Můj příspěvek, prosím, abyste to věděl, není v žádném případě kritika zaměstnanců České správy, protože vím, že ty důvody, které uvádí, jsou skutečně závažné, právě naopak. Chci apelovat na vedení MPSV, aby zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení poskytli včasnou podporu.

Děkuji. Také děkuji a nyní má slovo pan ministr Jurečka. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně Hanzlíková, kolegyně, kolegové, já za tu interpelaci děkuji, protože je to interpelace, která se týká opravdu aktuálního tématu.